Důchod se skládá ze základní a procentní výměry.

K tomuto základu se pak připočítává procentuální výměra alias zásluhová složka. A ta je pro každého příjemce individuální a odvíjí se od jeho předchozí pracovní kariéry, její délky a výše příjmů, tedy pojistných odvodů. Tato procentuální výměra tvoří určující část důchodu.

V současné situaci nebývalého růstu cen veškerých základních životních nákladů jsou nízkopříjmoví důchodci, především ti osaměle žijící, jednou z nejohroženějších sociálních skupin. Jsou skupinou, která se nachází v pásmu příjmové chudoby anebo jí hrozí pád do dluhových pastí a exekucí. Je tedy nezbytně nutné co nejrychleji důchody, zejména ty nejnižší, zvýšit.

Je vidět, že vláda ani v právě předkládané kvazi důchodové reformě tuto záležitost neřeší.

Děkuji vám za pozornost.

Prosím o klid v sále a pana poslance prosím o jeho slovo.

Cituji.